Je to velmi složité, ale je to proto naprosto zásadní. Proto naše vláda rozhodla nakonec tak, jak rozhodla, protože ta řádná analýza nebyla tehdy rezortem Ministerstva práce a sociálních věcí dodána. Já se ptám. Děkuji. Děkuji moc.

Jinak ale pozor. To, co do něj přiteče, to z něj taktéž odteče. V roce 2020 díky covidu měl deficit, ale očekávalo se, že po otevření ekonomiky se znovu nastartuje výběr pojistného, poněvadž firmy začnou fungovat a tak dále. To, co se v tuto chvíli samozřejmě děje, že vláda tu inflaci neřeší, tím pádem musela podle zákona vyplatit takzvané mimořádné valorizace a to je ten schodek 70 miliard korun, který by měl jít samozřejmě na vrub státnímu rozpočtu. Ale ne díky tomu průběžnému důchodovému systému, který, jak říkám, je vyrovnaný. Co se týče samotného financování.

Rakousko například 13 %, Itálie necelých 16 %, Německo 10,2 % a průměr v Evropské unii je 12 %. Můžu samozřejmě předložit další a další. Děkuji. Prosím, máte slovo. Vážený pane předsedající, pane ministře, kolegyně, kolegové, mně to nedá nezareagovat na konzistentnost pana ministra Jurečky a následně i na pana kolegu Horáka, prostřednictvím pana předsedajícího.

Myslím, že těch případů nekonzistentnosti, konkrétně pana Mariana Jurečky, bychom našli mnoho. Reakce na kolegu Horáka, prostřednictvím pana předsedajícího.

Pokud se na tom opravdu nedohodneme, tak je to vaše nezodpovědnost, že za dva roky se to bude zase měnit.